170. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Přeji hezký den, vážené dámy a pánové. První volební bod je Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě do 16. dubna 2019 do 12 hodin od poslaneckých klubů návrhy na odvolání, rezignace a nominace poslanců do orgánů Poslanecké sněmovny. Ve stanovených lhůtách poslanecké kluby předložily následující návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, které jsou zpracovány v usnesení volební komise číslo 115 ze dne 16. dubna 2019. Poslanecké sněmovny volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pověřuje předsedu volební komise pana Martina Kolovratníka, aby Poslaneckou sněmovnu seznámil s tím, že I. konstatuje, že obdržela od poslaneckých klubů následující návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny: Návrh na odvolání. Z rozpočtového výboru Ivana Nevludová nezařazení. Z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lubomír Volný nezařazení, Václav Klaus nezařazení. Ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Ivana Nevludová nezařazení. A ze stálé komise pro Ústavu České republiky Lubomír Volný nezařazení. A rezignace. Ze zahraničního výboru Karel Krejza ODS. A z nominací. Ze stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace Taťána Malá ANO.

Ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Tereza Hyťhová SPD.

Poslanecké sněmovny provést volbou veřejnou pomocí hlasovacího zařízení s tím, že hlasování o rezignaci a nominacích poslanců do výborů bude provedeno samostatně a hlasování o návrhu na odvolání také samostatně.

Jednací řád Poslanecké sněmovny však nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuji hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala odvolání poslanců, následně dalším hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc. Děkuji, paní místopředsedkyně. Otevírám rozpravu. Prosím máte slovo.

Já jsem v průběhu dnešního dopoledne obešel většinu předsedů poslaneckých klubů a poprosil jsem je o následující záležitost. Vzhledem k tomu, že včera vlastně skládali slib dva noví poslanci a my jsme za hnutí ANO nestihli předložit konkrétní návrhy na změny v orgánech Sněmovny, tak bych chtěl poprosit, a už jsem to konzultoval i s paní místopředsedkyní volební komise, abychom neukončovali dneska tento bod a přerušili ho až na závěr po tom, co proběhnou vlastně všechny procedury, které mají dneska proběhnout, a na závěr tento bod přerušili do příštího pátku do devíti hodin, tak abychom mohli ty změny, které my navrhneme, které se budou týkat, nevím, jak ostatní kluby, ale našich poslanců, mohli doprojednat v ten pátek v devět hodin, kde se nepředpokládají žádná třetí čtení. Druhá věc.

A pokud se týká toho konkrétního materiálu změny v orgánech Sněmovny, které teď budeme řešit, tak navrhuji za náš klub, abychom ty věci řešili po jménech.

Samozřejmě veřejně. Děkuji, rozumím.

Máte slovo. Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové.

Já osobně zastávám totožný názor.